Pouze 10 milionů ročně. Nebudeme nikdy srovnávat potřebnost církví anebo třeba hasičů, protože služba každého z nich je nezastupitelná a obojí je potřebné a záslužné. To, co je ale opravdu potřeba, je vyhodnotit, kolik komu a z jaké kapsy. Ano, bezesporu. Bude soud vážit skutečně protiústavní zdanění ukradeného majetku. Pokud by ale stát prokázal, že při stanovení náhrad došlo k závažnému pochybení, pak je to situace naprosto jiná a bezpochyby má stát nejen právo, ale i povinnost chyby napravit. To, že výše finanční kompenzace mohla být spočítána špatně, připouští i někteří ústavní právníci. To je sice na jednu stranu hodně, ale jestliže máme vyplatit více než 59 miliard, pak to je oprávněný náklad. Vnímáme výhrady části občanů dané historií katolické církve. Na druhé straně si, věřím, nejen my uvědomujeme, že se role křesťanských a židovských obcí radikálně změnila. A dnes jsou to do jisté míry také bašty obrany, které pomáhají chránit nás všechny, naše rodinné a životní hodnoty, náš národ a jeho kulturu bez ohledu na víru. Obrana takových hodnot, jako je například tradiční rodina. A třeba prostý fakt, že táta je muž a maminka žena, si zaslouží bezesporu i podporu státu.

A měli bychom všichni vědět, že církevní památky v drtivé většině užívají další občané včetně zahraničních turistů. Vnímáme i potřebu pomoci katolické charitě a dalším, nejen církevním organizacím, které se starají o staré lidi a bezmocné nebo umírající. Opět tu je potřeba změnit stávající systém. Přestat financovat politické neziskové organizace a účinně financovat pouze ty neziskové organizace, které jsou veřejně prospěšné.

A vedle toho vláda, my i veřejnost bychom měli prodiskutovat a navrhnout transparentní model změny financování církví.

Jedná se o takzvané daňové asignace.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane místopředsedo.

S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Chovanec a s přednostním právem je přihlášen pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, řeknu vám to krátce. Není to hlavní ani úvodní vystoupení předkladatele.

Tak především to první obvinění, že to je z naší strany pouze test soudržnosti vládní koalice. Já nevím, jakým způsobem se udržuje soudržnost vládní koalice ANO a ČSSD. A jedno, druhé čtení jednoho návrhu zákona, které tady nemůže proběhnout ne proto, že by vládní koalice byla nějak nesoudržná, nebo dokonce rozbitá, myslím, že soudržnost vládní koalice ANO a ČSSD nějakým zásadním způsobem nemůže poškodit zvláště proto, že druhé čtení toho zákona není ani návrhem této vládní koalice.

A ti, co to podepsali, také tady na rozdíl od některých předchozích mimořádných schůzí, také skutečně sedíme a jsme připraveni hlasovat. Ne abychom se, jak se kdysi stalo, nedávno, že si tady někdo svolal mimořádnou schůzi a pak ani nepřišel a ani tady nebyl usnášeníschopný počet poslanců a poslankyň. To se dnes stát nemůže.

Jestli vůbec necháte dojít na hlasování o jednotlivých návrzích.

Ale nejsem rád. Protože pravdu má paradoxně pan kolega Benešík, i když trošku jinak. Já odpovím jinou demagogií. Kdybychom byli, pane kolego Benešíku prostřednictvím pana předsedy, věděli, že tomu zákonu budete bránit jakýmkoli způsobem včetně toho, že necháte nasněžit, aby se nemohli poslanci a poslankyně dostat po dálnici D1 na jednání, tak bychom pro svolání této schůze zvolili jiný termín, kdy sněžení nehrozí. A když už mluvíme o těch tisících aut, která stojí řadu hodin na dálnici D1, také jsem to mnohokrát zažil, a dnes ale poprvé jsem odhodlán předložit návrh zákona, nebo takovou změnu zákona, která, pokud to neučiní pan ministr dopravy, která uzákoní, že v podobné situaci kamion nesmí vjet do levého pruhu, protože to je jediné, co potom brání tomu, aby mohli pracovníci údržby dálnice rychle obnovit provoz. To je prostá úprava.

Přeji si a přeji nám všem, kolegyně a kolegové, aby v tomto předvánočním čase, kdy jsou nejen jiné také důležité věci na projednávání, ale kdy je také čas přípravy Vánoc, abychom dnes zvládli v rozumném čase projednání druhého čtení, které z jednacího řádu má především sloužit k tomu, aby se předložily pozměňovací návrhy, případně odůvodnily pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký den. Já vám děkuji.

Poté paní místopředsedkyně Adamová Pekarová.